Tyto úřady fungovaly, fungují. Je tam veliké množství odborníků.

Zároveň si dovoluji připomenout jednu věc a tou věcí je to, že tento zákon vnáší do systému regionálního rozvoje a jeho podpory ze strany evropských fondů významnou nerovnováhu.

Ono se to projeví také samozřejmě i v množství prostředků, které by měly plynout z evropských fondů do těchto území.

Zatímco v uplynulém období to byly kraje a jejich samosprávy, které odpovídaly za regionální rozvoj a za čerpání prostředků při regionálním operačním programu, a tady je třeba říci, že regionální operační programy, jakkoliv byly často kritizovány a jakkoliv někdy docházelo k trestnímu anebo soudnímu stíhání představitelů těchto orgánů, tak odvedly veliký kus práce a jejich zásluhou peníze do krajů plynuly velmi plynule a byly úspěšně zhodnoceny.

Dobře víme přece, že nejenom je zde hmotná odpovědnost, ale častokrát jsou představitelé obecních samospráv trestně stíháni za to, jak při svém uplatnění mandátů jako zastupitelů rozhodovali.

Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče, a prosím k mikrofonu s faktickou pana poslance Benešíka a potom pana poslance Stanjuru s řádnou přihláškou. Prosím, vaše dvě minuty. Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, já bych chtěl jenom podpořit to, co říkal pan kolega Zahradník.

Ukázalo se, že je to víceméně politické rozhodnutí, které padlo někdy před možná třemi čtyřmi pěti lety, se kterým tato vláda už nedokázala nic udělat. Jsem tam zastupitelem třetí volební období.

Bohužel ale evropské fondy se staly spíš politickým nástrojem, nástrojem, jak házet klacky pod nohy. Věřím tomu, že v nadcházejícím období budeme schopni najít shodu a i přes omezené možnosti uděláme z čerpání evropských fondů národní zájem, nikoliv prostředek pro politikaření, nikoliv prostředek, jak potopit, jak pošlapat politického konkurenta.

Děkuji za slovo. Navážu na vystoupení pana poslance Benešíka.

Bylo by to podle mě ideální.

A to je velký rozdíl mezi dobrým projektem a dobře napsaným projektem.

A pokud kraje budou mít dobré projekty, tak uspějí. Jsem o tom pevně přesvědčen. A to je právě to, že bychom neměli posuzovat, kdo o tom rozhoduje, ale jak rozhoduje a zda vítězí nejlepší projekty, nebo zase ty nejlépe napsané, které budou tzv. formálně nejlépe odpovídat hodnotitelským příručkám, kde ti hodnotitelé to mají a jenom formálně body dávají. A teď k pozměňovacím návrhům. U druhého samozřejmě podpořím návrh paní kolegyně Fischerové, protože si myslím, že města už odpovědností mají hodně, a nevidím žádný důvod přenášet odpovědnost státu, který to organizuje, na města. A věřím, že ti z vás, a je vás tady velká skupina lidí, kteří mají zkušenosti z komunální či regionální politiky, tak ten pozměňovací návrh mohou podpořit i proto, že jsme snížili počet operačních programů, a věřím, že uplatníme i negativní zkušenosti, které jsme získali, abychom chyby neopakovali.

Takže poprosím o ohleduplnost a vás za prominutí, že vás přerušuji.

A je to zase apel na všechny, abychom se snažili vybírat dobré projekty, přestali se udávat do Bruselu.